Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že obsahově jsme se tomu návrhu zákona věnovali velmi podrobně v prvním čtení. Návrh zákona je velmi krátký, velmi jednoduchý. Snížení se týkalo i benzinu Natural.

To je celý obsah tohoto návrhu.

Děkuji. Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo, pane předsedající, jsem zpravodajkou rozpočtového výboru.

Zmocnil mě také jako zpravodajku výboru, abych s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny. Já děkuji a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásila paní předsedkyně Schillerová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je však pravdou, že na základě tohoto rozhodnutí si české podnikatelské prostředí vytvořilo legitimní očekávání ohledně budoucího vývoje cen pohonných hmot, a na základě tohoto dobrovolného rozhodnutí pětikoalice si tedy podnikatelé v logistice vytvořili byznys plány do konce roku, občané naplánovali dovolené. Prostě věřili českým zákonům. Jenže to se bohužel přepočítali v tom, jak k tomu přistoupí vláda. Nevěděli, že pětikoalice na rozdíl od milionů českých občanů nemusí ani náhodou dodržovat zákonné termíny, že zákony v čele se státním rozpočtem jsou pro ně jenom trhací kalendář, a to i nejdůležitější zákon roku.

Tito podnikatelé, ale nejenom podnikatelé, ale také občané si mysleli, že stále platí princip předvídatelnosti práva, že je stále jedním ze základních atributů právního státu a podstatným způsobem souvisí s principem právní jistoty a je zcela nezbytným předpokladem obecné důvěry občanů v právo.